Tento program v sobě zahrnoval prvky ochrany uprchlíků jak po ekonomické, tak po stabilizační stránce.

Děkuji za pozornost. Dovolte mi před pokračováním rozpravy načíst omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za odpověď. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Ano, pan ministr chce odpovědět na otázky, které padly v rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, začnu od konce, vaším prostřednictvím panu poslanci Fiedlerovi. My jsme z té Ukrajiny v rámci systému příchodu našich krajanů z oblasti Ukrajiny, kde se bojuje, přijali zhruba 300 lidí zatím, což není žádné velké číslo.

Evropa začíná postupně chápat, že balkánská cesta přes Maďarsko je stejně důležitá jako ta italská a řecká, což v minulosti také nebylo.

V Sýrii velice dobře a efektivně fungovaly týmy lékařů, které pomáhaly pacientům na místě. Takže to je asi k vašim otázkám vše, co mohu uvést. Děkuji za pozornost i za debatu k této zprávě. Děkuji za závěrečné slovo pana ministra. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku a požádám jenom pana zpravodaje, aby zopakoval návrh na usnesení. Děkuji za slovo.